Takže jsme zase celé dopoledne slyšeli samochválu našich ministrů, jak se co podařilo. Ale to bylo. Teď jsou opravdu nespokojeni, nechtějí tuto vládu, a proto tu jsme.

Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Mašek. Prosím, máte slovo, pane poslanče. My spolu sedíme v bezpečnostním výboru.

Takže to je třeba si zopakovat.

Prostě zavřela se voda.

Docházejí peníze na přesčasy. Prostě je to tragédie. Prostě je to, pane kolego, špatně. Děkuji za dodržení času. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych se obrátila na pana kolegu Letochu, vaším prostřednictvím, paní místopředsedkyně. On tady řekl, že u našich občanů opozice vyvolává strach. Já bych vám, pane poslanče, chtěla říci, že ten strach nevyvolává opozice, strach vyvolávají nedostatečné, naprosto nedostatečné a pomalé kroky této vlády, které ty lidi dostávají do chudoby, do naprosto neřešitelných sociálních a finančních situací. Chtěla jsem tady říci ten důchod, opravdu ho opět zmíním, i když jsem už asi třetí, ale ono to je opravdu důležité.

My jsme tady několikrát interpelovali, chtěli jsme to zařadit jako body, ale koalice nás neposlouchala. A skutečně ti lidé na tu první pomoc, která přišla v srpnu, vlastně pětitisícová podpora pro rodiny, a bohužel zdravotně postižení a i ti, kteří opravdu mají velké problémy s nějakou dopravou, nebo ti, kteří jsou závislí na dýchacích přístrojích a podobně, tak čekali až do listopadu na zvýšení příspěvku na mobilitu, který nakonec byl naprosto nedostatečně zvýšen o pouhých 350 korun. Navíc vláda nechala ty lidi tak dlouho bez pomoci, že v podstatě do chudoby upadá i střední třída. Já opravdu neznám jinou vládu, která by cíleně a zásadně zvyšovala skupinu lidí závislou na sociálních dávkách. Děkuji. Také děkuji za dodržení času. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.

On je prostě stanař.